Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Přeji pěkné odpoledne. Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem jsou do obecné rozpravy přihlášeni pan předseda Kalousek a pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jak vidíte, tento zákon zakládá nejenom nerovnost mezi podnikateli, ale dokonce nerovnost mezi svatými.

Pak bych to ještě chápal, že by to bylo někde postulováno, ale v tomhle případě to nechápu. Zkrátka se to nepovedlo. Omezuje to podnikatele naprosto zbytečně. Tak si přiznejme, že se to nepovedlo, zrušme to.

Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Pan předseda Kalousek říká, že on tráví svátky jinak. Ale právě pokud chce zrušit tuto právní úpravu, tak těm, kteří pracují v obchodech, to znemožní, aby svátky trávili tak jako on jinak. Ale já jsem se přihlásil ještě před těmito jeho slovy, abych se zastal předkladatelů z minulého volebního období, protože ty otázky, které jsou zde opakovaně vznášeny, proč 200 metrů a proč jen některé svátky, tady byly opakovaně vysvětlovány. A samozřejmě mohla by to být jiná výměra, ale pokud se chtělo dospět k nějakému kompromisu a nějaké úpravě, která měla dostatečnou podporu, tak byla zvolena právě tato inspirace. A stejně tak je to s tím výčtem státních svátků. A tehdy se pan senátor Bublan snažil jednat právě i s provozovateli a zaměstnavateli a najít takový model, který umožní lidem alespoň částečně státní svátky trávit tak jako pan předseda Kalousek a současně se snažil akceptovat státní svátky, kdy ti, kteří provozují obchody, zejména prosazovali, že by chtěli mít otevřeno. Takže já třeba bych určitě byl raději, kdyby nebylo zavřeno ve všech státních svátcích, ale tehdy to byl jakýsi kompromis. Následuje faktická poznámka paní poslankyně Matušovské. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já bych ještě doplnila pana kolegu Sklenáka a vlastně bych chtěla reagovat na pana Kalouska prostřednictvím předsedajícího.

Poslanecká sněmovna rozhodla, že to bude pouze těch sedm svátků, co navrhl Senát. Děkuji. V rozpravě s přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Stanjura. Máte slovo. Děkuji za slovo. Jsem jeden z těch poslanců, kteří tento návrh podepsali. Možná nemá logiku, ale byl pokusem o nějaký politický kompromis.

A věřím, že na konci projednávání tohoto tisku bude zrušení zákona jako celku. Tomu rozumím, této výhradě. Byl to opravdu pokus o nějaký politický kompromis.